Děkuji, paní poslankyně. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Takže to byla reakce samozřejmě na to, co tady probíhalo mezi panem ministrem Jurečkou a paní Pastuchovou ohledně toho, že se děkovalo. Mně opravdu vadilo, že to v tom usnesení nebylo. Děkuji, paní poslankyně.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já tedy jsem velmi ráda, že v uvozovkách bylo vyslyšeno, aby na projednávání lex Ukrajina V byli přítomni všichni rezortní ministři, kterých se to dotýká, protože došlo ke zkrácení lhůt.

A můj dotaz je na pana ministra financí, jestli by nám mohl odpovědět, proč, když tedy dneska i jsme tady nějakým způsobem měli minutu ticha, roční výročí proč tedy po roce, kdy kraje, zdůrazňuji, perfektně zajistily činnost krajských asistenčních center, proč do dnešního dne nemají proplacené náklady s provozem těchto center?

Ony to všechno zajistily, zabezpečily, a jestliže po takové době nedostaly všechny ty náklady proplacené, tak si myslím, že to je nefér.

Oni se pak dohodli s ministrem vnitra, že to tedy budou provozovat dál, ale provozovat to nemuseli.

Druhá otázka: Zvedla se částka za nouzové ubytování, schválila to vláda.

Dále mi tady určitě v těch lavicích chybí pan ministr pro místní rozvoj, kterého jsem tedy tady dnes viděla několikrát proběhnout, ale vždycky někam odběhne.

Takže to z mé strany a budu moc ráda, pokud na to, doufám, že na to obdržím veškeré odpovědi. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan ministr Stanjura. Prosím, máte slovo, pane ministře. Děkuji za slovo, odpovím paní poslankyni.

Takže v tom žádný problém není.